V obecné rozpravě zazněl návrh na prodloužení lhůty o třicet dnů. Takže prosím pana navrhovatele, aby se vyjádřil, zda s tímto návrhem souhlasí. Ano, s tímto návrhem souhlasíme. Děkuji. Budeme tedy hlasovat o prodloužení lhůty o třicet dní. Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Lhůtu jsme prodloužili. Já děkuji panu navrhovateli a panu zpravodaji. Končím projednávání tohoto bodu.